Vážené kolegyně, vážení kolegové, uplynula pauza pro jednání poslaneckého klubu Občanské demokratické strany a my budeme pokračovat v našem jednání. Nacházíme se v rozpravě, kde je nejprve s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Ivan Pilný. Po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych jenom rád vaším prostřednictvím vyhověl výzvě pana poslance Lanka a ohlašuji v této záležitosti střet zájmů a nebudu hlasovat. Děkuji panu poslanci Pilnému. Dalším s přednostním právem je pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Po něm pan místopředseda Bartošek. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. To bychom nemohli hlasovat ale nikdo, protože myslím, že každý v rodině má nějakého penzistu. Tak nic proti tomu ohlášení, ale nakonec nevím, kolik poslanců by mohlo hlasovat, kdybychom řekli, že každý, kdo má v rodině penzistu, je ve střetu zájmů. Chtěl bych zareagovat na průběh dnešní rozpravy a mám přibližně tři dotazy na paní ministryni. Vláda předložila tento návrh zákona podle § 90 odst. 2 a chtěla to schválit v prvém čtení. Za to jsme byli vládní koalicí nemilosrdně kritizováni.

Šest set korun jednorázový příspěvek!

Takže když to přeložíme správně, díky pravicové opozici se zdvojnásobí mimořádný příspěvek našim důchodcům.

To je rozdíl sto procent! To není úplně zanedbatelné. Za druhé: Paní ministryně říkala ve svém asi úvodním slově, že každý penzista... Omlouvám se, pane předsedo. Poprosím ve sněmovně o klid! Zejména ministry a místopředsedy Sněmovny. Ano, nebudeme si ukazovat.

A to je jenom polovina pravdy, protože jako určitě i na vás, tak i na mě se obracejí penzisté s konkrétními příklady a ukážu, v čem je nesystémové řešení toho jednorázového příspěvku. Týká se to těch, kteří berou nízké důchody a současně žijí v nájemním bydlení a pobírají příspěvek na bydlení. Abych byl konkrétní, tak vám dám konkrétní případ.

A ty příjmy se posuzují čtvrtletně. Ne ročně, čtvrtletně.

Takže v tomto konkrétním případě ti, kteří tu pomoc potřebují nejvíce, to znamená ti, kteří mají nájemní bydlení, poměrně vysoký nájem, k tomu poměrně nízký důchod, nedostanou celých tisíc korun. Sice dostanou, do jedné kapsy jim to vláda dá, ale z druhé kapsy část těch peněz odvede zpátky.

Já se velmi omlouvám, pane předsedo, ale prosím, abyste pokračoval, až se sněmovna skutečně ztiší, nebo přeruším jednání schůze do doby, než tady nastane klid. A já to považuji za velký problém.